Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen stručně shrnout, že návrh zákona byl projednán v kontrolním výboru, rozpočtovém výboru a výboru pro veřejnou správu. K návrhu zákona bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Ministerstvo financí se shoduje ve stanovisku k pozměňovacím návrhům s garančním výborem. Dovoluji si vás tedy požádat o schválení tohoto materiálu a jeho předložení Senátu České republiky k dalšímu projednání. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji a otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nyní se tedy táži na závěrečná slova pana navrhovatele. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Není tomu tak, pan zpravodaj také ne, případně pan poslanec Laudát a poslanec Klán jako zpravodajové? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tolik celá procedura. Já vám děkuji a táži se, zda je návrh na změnu procedury. Nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti návrhu?

Máte slovo. Kontrolní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Budeme hlasovat o návrhu D1, to je přidání zajištění ochrany proti rizikům. Stanovisko pana ministra?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Stanovisko výboru nedoporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Návrh D4, dodržování účelu a podmínek stanovených poskytovatelem.